Podle § 90 odst. 2. Kolegové, kolegyně, prosím o klid! Pokud máte nějaké rozhovory, které potřebujete vést, učiňte tak prosím v předsálí. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě ve čtvrtek 12. května na 19. schůzi. Připomínám, že na projednávání tohoto tisku podle § 90 odst. 2 bylo vzneseno veto dvěma poslaneckými kluby ANO 2011 a SPD. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Zdeněk Nekula a zpravodaj tohoto tisku pro prvé čtení Petr Bendl. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásila celá řada poslanců.

Ptám se tedy, zda chce paní poslankyně pokračovat? Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Zatím stahuji všechny své přihlášky.

A poté se mi hlásil s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budu stručný vzhledem k pokročilému času, abych ve stručnosti odpověděl na všechny dotazy, které dosud zazněly, a to velice stručně. Novela zákona o významné tržní síle měla být již schválena nejpozději k 1. květnu loňského roku. Ano, loňského roku, a na rovinu je potřeba i zdůraznit, že tato novela ležela ladem více jak rok na Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to zbytečně.

Předkládaná novela zákona o významné tržní síle má shodu, a to shodu jak zemědělců, potravinářů i obchodníků, a to konkrétně Agrární komora, Asociace soukromých zemědělců, Zemědělský svaz a tak dále, za potravináře Potravinářská komora, za obchody SOCR. Takže prosím, pusťme dále projednávání ve standardních lhůtách. Slibuji, že vlastně mezi prvním a druhým čtením vyslechnu všechny připomínky, podněty k této novele a budu se těmito připomínkami vážně zabývat, a to ideálně kdybychom toto projednali na zemědělském výboru. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Nikdo další s přednostním právem, tak můžeme konstatovat, že budeme pokračovat v obecné rozpravě s řádně přihlášenými. Jako první vystoupí pan poslanec...

Paní poslankyně Balaštíková také ruší své vystoupení. Mám zde přihlášeného také pana zpravodaje nemá zájem vystoupit. Ano, odmažeme tedy i paní poslankyni Balaštíkovou a pak tu mám přihlášenou paní poslankyni Bereniku Peštovou také stahuje a paní poslankyně Oborná také stahuje. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Růžičky, kterého tady nevidím nebo stahuje, ano.

Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, končím tedy rozpravu. Skončili jsme tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova ani navrhovatele, ani zpravodaje.

Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který byl přednesen již 6. dubna na 16. schůzi panem poslancem Turečkem a dnes tento návrh zopakoval. Čili pan poslanec Tureček stahuje svůj návrh a my se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu?

Návrh byl přijat.